Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 229/11. Já se ptám navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl předně všem poděkovat za to, že se podíleli na přípravě a projednávání tohoto zákona. Já jenom v rychlosti ještě Poprosím o klid v sále, dámy a pánové! Jedná se tedy o návrh rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. V tomto případě je potřeba upravit rozsah pravomocí v Ústavě. Proto je předložen tento zákon.

Doufám, že tento zákon bude přijat. Děkuji. Já vám děkuji a otevírám rozpravu.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní ministři a ministryně, jsem rád, že jsme u tohoto návrhu také dospěli k jakési shodě, která ale nesmí být limitovaná jenom na Poslaneckou sněmovnu, ale musí se vztahovat i na Senát. Podporujeme ji, a dokonce se podařilo pozměňovacími návrhy specifikovat nějaká pravidla tak, aby to byla skutečně otázka dobré kontroly, nikoli nadbytečné byrokracie, která bude v důsledku vlastně jenom jalová a ničemu dobrému neprospěje.

Osobně mám i za to, že by tam měly být i další zákony, zákon o obcích obecní zřízení, zákon o krajích krajské zřízení, nebo zákon o zpravodajských službách.

Já vám rozumím, pane poslanče.

Já vám děkuji.